Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Prosím nyní pana předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby předložený návrh uvedl. Pane předsedo, máte slovo. Opět děkuji za slovo, paní předsedající. Nyní v tomto bodě nás bude čekat série hlasování, kdy každý jednotlivý výbor, jeho naplnění, bude muset Poslanecká sněmovna potvrdit svým hlasováním en bloc tak, jak byla ta kandidátka předložena, navržena volební komisi ze strany poslaneckých klubů.